A jedna krátká reakce na pana vicepremiéra Bělobrádka. Já si myslím, že ten problém je trošku někde jinde, protože tohle už je, tady už se jenom řeší následky a důsledky. Těch příčin jsme se snažili taky vyvarovat, taky jsme bohužel v tomto nebyli vyslyšeni, když se tady schvalovaly například spotřebitelské úvěry, nebankovní ústavy, zastropování RPSN. Ani toto se nám nepovedlo prosadit tak, aby se v tom udělal nějaký pořádek. Protože bohužel ty problémy vznikají. A je pravda, někteří lidé si to dělají sami, a možná jich je docela dost, kteří si to dělají sami, ale spousta lidí se do toho dostane buď ne úplně svou vlastní vinou, anebo i díky tomu, že nemají povědomí. A to je také jeden z bodů, který si myslím, že by stál za to, aby příští Sněmovna řešila. A to je ve školách finanční gramotnost. Ve školách se učí spousta věcí. Myslím si, že kolikrát i věci, které do života úplně nepřinášejí nějakou efektivitu.

Protože když se podíváte před Vánoci na televizní reklamy, tak každá druhá nebo třetí je o tom, že vám půjčí, kolik budete chtít. To jsou věci, které si myslím, že by děti měly znát už odmala, a měly být na tohleto připravovány. A že se to dá zařadit i do povinné výuky už na základních školách. Ale ten náš návrh je opravdu o tom a je prodiskutovaný, já si myslím, že je prodiskutovaný, je to senátní návrh, který je zpracovaný velmi dobře, a tento návrh, pokud by prošel, tak by v tom určitým způsobem pořádek udělal.

Omlouvá se pan poslanec Tomio Okamura.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na svého ctěného kolegu Marka Černocha, kterého si vážím. Vezmu to od konce. Ano, má pravdu. Povědomost lidí, co se týká nakládání se svými finančními prostředky, je opravdu nedobrá, když to takto řeknu. Finanční gramotnost velice nízká. Co se týká spotřebitelských úvěrů nebo toho, kdo vlastně půjčuje peníze, on to tady nakousl i pan vicepremiér, tak já budu trošku panu kolegovi Černochovi oponovat.

Musí si důkladně prověřovat ty instituce zájemce o půjčku nebo o úvěr, zdali vůbec je schopen splácet.

Ale to je otázka orgánů činných v trestním řízení. Protože toto podnikání potom je podnikání za hranou zákona, je nezákonné. Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní pan poslanec Petr Kořenek s faktickou poznámkou. Chci říct jenom, když tady padlo, že by se to mělo učit, finanční gramotnost, tak to je zařazeno v osnovách nově. Problém je, jestli máme dostatečně erudovaný počet lidí, kteří to umějí učit a kteří té problematice rozumějí. Děkuji panu poslanci Kořenkovi.

Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jenom abychom nežili v iluzi, že nám finanční gramotnost vše vyřeší. Psychologové uvádějí, že ve společnosti je 10 až 20 procent občanů, kteří nemají žádnou perspektivu myšlení. A nejedná se jenom o některé etnické menšiny. Prostě žijí ze dne na den a ten den, kdy ty peníze mají, tak je jsou schopni utratit a pak je nezajímá. Proto se taky v některých státech vyplácejí stále zálohy na mzdy anebo týdně se to vyplácí. Takže po té stránce to určitě nebude to, co nám vyřeší ten problém.

To je vše, co jsem chtěl poznamenat. Ještě faktická poznámka pana poslance Marka Černocha. Děkuji za slovo. Ano, je to otázka psychologie, je to pravda. A když se podíváte na reklamy na cigarety a kouření být nesmí, na alkohol být smí. Což mi přijde trošku nelogické, protože alkohol dokáže napáchat úplně stejnou paseku. A to samé platí i o různých nebankovních ústavech a různých půjčkách, které opravdu ty lidi potom zaženou do spirály, ze které už se nedostanou.

Takže ano, je to pravda, ale já si myslím, že právě tady by se mělo začít pracovat. Tady by měl být ten začátek.

Ale myslím si, že by se v tom opravdu dalo udělat ještě víc. A to je ten důvod i potom v rámci už těch následků a důsledků, které se řeší. A víme velmi dobře, myslím, že tady se o tom mluvilo xkrát, že někteří exekutoři prostě zneužívají své pozice, své role. Neříkám všichni, ale někteří to prostě dělají. A i když mají jasně nastavená pravidla, stejně ta pravidla obcházejí.